Na jaře řada zemí toho moc tolik nedělala.

Ale prostě něco zavíráme, něco necháme otevřeného.

A ta společnost je rozdělená.

Tak to je ten druhý důvod.

Děkuji.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení páni ministři, to, proč si pana ministra zdravotnictví velmi vážím, je to, že je přítomen, že tady prostě je. Je to důležité téma pro jeho rezort, je přítomen, odpovídá na dotazy, snaží se naslouchat. Řeší se nouzový stav, který podmiňuje přijímání krizových opatření, které dopadají do národního hospodářství, on není přítomen. Není tady. A je to prosím pěkně podruhé.

A bohužel mě tedy velmi mrzí, že tady není, protože pan ministr průmyslu a obchodu v médiích řekl, že by ho opozice měla přestat kritizovat a měla začít pracovat.

Ať nechodí světem a neříká: ta opozice nás jenom kritizuje.